Zdravotní pojišťovna po posouzení zdravotnické dokumentace tyto osoby pak zařadí mezi státní pojištěnce.

Předkládaný tisk byl řešen na mimořádné schůzi nebo na velmi rychle svolané schůzi výboru pro sociální politiku, ale celá část týkající se zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ve zdravotním výboru řešena vůbec nebyla. Jaké to nese problémy, tady zmiňovala moje paní kolegyně. Nicméně dovolte mi nyní se vyjádřit k tomuto vládnímu návrhu. Můžu konstatovat, že nejenom já, ale celý klub SPD vítáme, že si vláda konečně osvojila některé naše návrhy, o kterých v souvislosti s pobytem ukrajinských uprchlíků na našem území hovoříme již téměř rok, a že je vtělila do aktuální novely tohoto zákona, který se primárně týká nastavení podmínek sociální podpory těchto osob s takzvanou dočasnou ochranou.

Stejně tak je krokem dopředu zavedení evidence bytů, které budou užívat osoby s dočasnou ochranou a na které se budou humanitární dávky čerpat, respektive kterých se budou týkat uznatelné náklady na bydlení spojené se žádostmi o tyto dávky. Namístě jsou i úpravy směřující ke snížení administrativního zatížení dnes naprosto zahlcených úřadů práce. Pozdě, ale přece. A doufám, že v rámci digitalizace a provázanosti systémů, že se to opravdu povede. Namístě jsou i úpravy směřující ke snížení administrativního zatížení dnes naprosto... to jsem zopakovala, omlouvám se.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jenom nevidím žádného pana ministra.

Nebudu opakovat to, co již říkala paní doktorka Mádlová, protože to jste všichni slyšeli, ale oni samozřejmě nyní cítí za prvé znevážení své profese, za druhé nedostatek určitého i zájmu o tuto profesi, a samozřejmě, a vcelku to chápu, mají pocit, že tady byli vzati jakoby bez předchozí dohody, hozeni do života tam, kam nechtějí.

Takže já se domnívám, že bylo nešťastné načasování takhle rychlé, nešťastné přifaření k tomu velmi důležitému zákonu pro zdravotnictví a že určitě tady bylo namístě více konzultovat, více jednat, eventuálně připravit i tu odbornost na to, co se připravuje, protože toto přináší více zatím nejasných otázek a odpovědí jsme se nedočkali. Takže určitě se domnívám, že tady to nebylo zcela správně procesně uděláno. Mohlo by to poškodit tyto lidi.

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem bohužel ze zdravotních důvodů nebyla při projednávání prvního čtení. Chtěla bych určitě poděkovat za to, že tady lex Ukrajina